Vícepráce. Čím více otevřeme nůžky vícepracím, tím větší šance pro podhazování té ceny. Pro, řeknu, pro spekulanty.

Přístup, který nakonec zvolil výbor pro veřejnou správu, že se vícepráce budou sčítat a budou limitovány do 30 %, já bych si uměl představit nižší hranici, těch 20 % si myslím, že by mohlo stačit.

Ono se přičítá obojí. Když uděláte méněpráce, tak řeknu, desetimilionová zakázka. Vy ji ale jste schopni udělat za devět, tak ten jeden milion méněprací se přičítá z hlediska posuzování té zakázky, tak to není 90 %, ale už 110 %, což je tedy podle mě hloupost bruselská, ale nedá se než se s touhle bruselštinou smířit alespoň pro tuto chvíli. Otevření vlastnické struktury. To je totiž zase schizofrenní.

Chceli někdo zakázku, dotaci od státu a podobně, měli bychom vědět, kdo ji dostává. Ne že to je někdo na Panamských ostrovech a podobně. Ovšem tento zákon říká, že to zahraniční firmy tak zcela dělat nemusí, že dají jakési prohlášení a podobně. Jde z toho strach v tom smyslu, aby se nám nedělo, ale to uvidíme při aplikaci toho zákona, že se nám najednou zvýší počet zahraničních firem, které se budou ucházet o zakázky, protože ony nebudou muset otevírat majetkovou strukturu.

Děkuji vám za pozornost. Ještě než dám slovo panu poslanci Plíškovi, tak faktická poznámka pana poslance Klána. Děkuji za slovo. Dovolte, abych trošku zareagoval na svého předřečníka. Já jsem pro 10 tisíc. Z logiky věci, když tam bude tisícovka, tak ta je také napadnutelná Ústavním soudem. Jakákoliv částka, která tam bude dána, bude napadnutelná. Druhá věc. 30 %, 50 % vícepráce. Já už jsem tady ve svém vystoupení říkal, že budu podporovat 30 %.

Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se na vás obrátil se žádostí o podporu pozměňovacích návrhů pod čísly C1, C2, C3. Já jsem na ústavněprávním výboru navrhl ustanovení v tom směru, že veřejných zakázek by se nesměly účastnit firmy, které alespoň z 10 % vlastní člen vlády.

Nicméně samozřejmě důležité je hlasování dnes tady v závěrečném třetím čtení. Já musím říci, že obdobné ustanovení, které jsem navrhl, má ve svém právu i Rakousko. Paní ministryně tady hovořila velmi obecně a velmi stručně o tom, že můj návrh je údajně v rozporu s evropským právem. Tak doufám, že paní ministryně nechce říkat, že Rakousko, které má podobné ustanovení v právním řádu o vyloučení firem členů vlády z veřejných zakázek, porušuje evropské právo. Nicméně já jsem si nechal zpracovat právní analýzu, protože paní ministryně tím evropským právem tak nějak šermovala a mávala postupně. Nejdříve tedy na ústavněprávním výboru, potom na druhém čtení v projednání na plénu Poslanecké sněmovny a dnes. Já bych řekl, že její argumentace je poměrně chabá a hlavně zavádějící.